Tak u vašich senátorů jsme to viděli, že dokonce to zamítli a byli proti.

Ti nejvýraznější, ti, kteří za vás nejvíc mluví.

Je pro nás velmi smutným zjištěním, že vláda Petra Fialy se pomoci našim živnostníkům od svého nástupu téměř vůbec nevěnuje, a to ani ve svých programových dokumentech, tak hlavně ani ve své praktické každodenní činnosti. To je typická charakteristika této nové vládní pětikoalice. Je pro nás proto velmi smutným zjištěním, že vláda Petra Fialy v podstatě odmítá pomoci nějak systémově těm pracujícím a slušným lidem a firmám.

To totiž současně pomůže i zachránit tisíce pracovních míst, protože naši živnostníci jsou v mnoha případech zaměstnavateli dalších českých občanů, což si často málokdo pořádně uvědomuje se všemi důsledky a významy tohoto faktu. V naší práci v předchozím a také už i v tomto volebním období v Poslanecké sněmovně jsme proto za práva a zájmy našich živnostníků a malých českých firem tady bojovali celou dobu.

Šlo zejména o boj o podobu takzvaného kompenzačního bonusu a jeho parametrů, aby na něj dosáhli skutečně všichni živnostníci, kteří byli těmito opatřeními zasaženi a jejichž práva bývalá vláda často ignorovala, například v tom smyslu, aby na tyto kompenzace měli nárok i živnostníci na takzvanou vedlejší výdělečnou činnost, tedy například starobní a invalidní důchodci a studenti, a dále také ti živnostníci, kteří pracují na dohody o provedení práce a na dohody o pracovní činnosti, anebo o prosazení nároku živnostníků na mimořádné ošetřovné při péči o jejich děti v době uzavření škol a školek.

Rukou společnou a nerozdílnou tento návrh zamítla, tento návrh SPD na pomoc malým českým firmám a živnostníkům, rukou společnou a nerozdílnou tento návrh zamítla jak bývalá vláda hnutí ANO, tak i současná pětikoalice, která se sice slovně hlásí k podpoře živnostníků, ale jde o postoj naprosto falešný, jelikož v praxi platí z jejich strany pravý opak.